Padlo tady několik sporných otázek.

Uznávám, že teď tady vedu poměrně technickou debatu, ale včera tady tyto otázky legitimně padaly.

Zadržené nadměrné odpočty, kontrolní hlášení.

Sleduji si to meziročně po měsících.

To znamená, zaciluje naprosto mnohem a mnohem přesněji, koho půjde prověřit.

A vlastně už v té první fázi párování se odhalují chyby, které se odstraní.

A to jsme i chtěli. Neobtěžovat daňové subjekty.

Takže si to uvědomme. Chtěli jsme narovnat podnikatelské prostředí, vybrat více daní, ale ani ty daně nezadržovat. Neobtěžovat kontrolou tam, kde ty důvody pro to prostě nejsou.

A to je ten velmi významný další pozitivní posun. Takže prosím, je to potřeba zasadit do celého kontextu. Otázka byla. Paní ministryně, já vás musím přerušit. Hluk už není přijatelný. Prosím, pokračujte. Děkuji, pane místopředsedo.

Nikoli tedy podvody se zahrnutím konečného spotřebitele. Spor číslo 3.

Útraty zahraničních domácností v České republice tedy rostly meziročně pomalejším tempem.

Spor číslo 4.

Je nutné používat, a Ministerstvo financí tak vždy postupovalo, pouze nominální veličiny čili běžné ceny.